A ještě bych chtěl reagovat na pana kolegu Kasala, také z klubu ANO, který tady říkal, že všichni cizinci, kteří nemají trvalý a dlouhodobý pobyt, musejí být mimo systém zdravotního pojištění a že nemůžeme nesystémově říct, že jim tedy pojistíme jejich děti, když tady budou na dva měsíce. Fakt je, že mimo veřejné zdravotní pojištění jsou postaveni i cizinci s dlouhodobým pobytem, pokud nepracují pro českého zaměstnavatele.

Cizinci s trvalým pobytem přístup do veřejného systému už dávno mají Tímto se omezím.

Myslím si, že by to bylo možná systémovější řešení než pozměňovací návrh, tuším že dvou poslanců. Já vám děkuji za pozornost, dámy a pánové. Děkuji. Pan poslanec Běhounek ruší svoji omluvu. Již nemá zájem, takže pan poslanec Janulík. Děkuji za slovo.

Takže tady vám jenom můžu ukázat, jakým způsobem náborují.

Děkuji.

Nechci zdržovat. Respektuji kolegu Janulíka jako odborníka na zdravotnictví a špičkového lékaře, ale prosím, aby se nevěnoval otázkám migrace a imigrace a politiky Ministerstva vnitra v této věci. Chci všechny ujistit, že pokud projde senátní verze, nehrozí žádná zdravotní turistika z jednoho prostého důvodu, že ten zákon počítá s pojištěním dětí cizinců, kteří zde mají trvalý pobyt. Ministerstvo vnitra rozhodně nerozdává trvalé pobyty na potkání.

Děkuji.

Faktické poznámky.

A samozřejmě děkuji panu ministrovi Hamáčkovi, že zmínil, že se skutečně ty pobyty nerozdávají na potkání. Stejně tak sloučení dětí, jak jsem zmiňoval, pouze víceméně po 15 měsících, což úplně neodpovídá době těhotenství. Tak bych poprosil tohle pana kolegu když tak vysvětlit, nebo aby uznal, že se prostě mýlí, že tady nejde o tu zdravotnickou turistiku. Děkuji. Prosím.

To znamená, namísto komerčního pojistného produktu bude hradit adekvátní částku veřejného zdravotního pojištění. Děkuji. To byla poslední přihláška v rozpravě, takže pokud se již nikdo další nehlásí do rozpravy, rozpravu končím. Nikoho nevidím. Je zde žádost o odhlášení.

K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.